Nejprve bych přistoupil k určení dvou ověřovatelů této schůze, pak se nějak vypořádáme s přednostními právy, která jste mi nahlásili do této chvíle. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Petra Dolínka.

Zatím přečtu omluvy a vyčkáme, zda někdo přijde.

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro navržené ověřovatele? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme ověřovateli 119. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Grosse a poslance Petra Dolínka. Co jsem řekl? Omlouvám se. Dvakrát? Stanislava Berkovce a Petra Dolínka, nebudu to opakovat třikrát. Takže nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 119. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Teď už si musíme trošičku udělat přehled v přednostních právech, protože nyní tedy musí být první ti, kteří se k programu přihlásili písemně. Mám tu dvě přihlášky, které přišly mailem s velkým předstihem, paní předsedkyně Pekarová a pan předseda Jurečka, ale ty byly k rozpravě. Takže teď musím dát přednost těm písemným, které byly předem mailem. A tady je nejstarší přihláška pana místopředsedy Okamury, který se přihlásil 1. 10.